Děkuji za slovo.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Okamura.

Navrhuji, aby mě nahradil pan poslanec Jiří Kobza.

Přesto se zeptám, zda někdo z poslanců, poslankyň požaduje jiný postup a zda máme schválit nového pana zpravodaje, poslance Kobzu, prostřednictvím hlasování, nebo můžeme akceptovat tento návrh pana předsedy Okamury. Nevidím žádnou námitku, takže zpravodajem pro tento bod bude pan poslanec Kobza. Je nyní na řadě v řádně přihlášených do rozpravy, ale s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Filip. Ještě než pan místopředseda přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím se dvěma omluvami. Pan poslanec Pavel Staněk se omlouvá z dnešního dne mezi 16. a 18. hodinou z důvodu jednání.

Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji.

Začnu prostou statistikou.

Ale co je potřeba udělat pro to, abychom to mohli vůbec dokázat? Prvním předpokladem toho, aby se to povedlo, je, že skončí konflikty, které reprodukují migrační krizi.

Co to znamená?

Bylo by to velmi důležité.

Co udělala Evropská komise pro bezpečnost těchto přístavů?

V čem jsme pomohli? Druhá otázka je, jestli jsme se podíleli nějakým způsobem na tom, abychom pomohli ukončit válečný konflikt v Sýrii.

Dokonce jsme ještě v minulém roce poskytli humanitární pomoc, která byla rozdělována těmi, kteří k tomu mají mandát, a myslím si, že naše postavení v Syrské arabské republice je dobré. Ale co jsme udělali při jednání s našimi partnery?

A jestli to bude započítáno ve prospěch těchto států, které takhle měly neoprávněný majetkový prospěch k tomu, aby se postaraly o migranty z tohoto území?